Pokládám za nepříliš šťastné, že se celý výběr znalců centralizuje jenom do Vyšehradské ulice, respektive jenom na Ministerstvo spravedlnosti. Víte dobře, že dnešní systém je ten, který je kritizován, ale přesto jsem ho pokládal za zajímavý, protože je do jisté míry konkurenční. Část znalců jmenují předsedové krajských soudů pro obvod svých soudů, část znalců jmenuje Ministerstvo spravedlnosti.

Bohužel paní zpravodajka i pan ministr se přiklonili k tomu modelu centralizovanému, kde všechny znalce, samozřejmě prostřednictvím komisí a všeho, ale bude vybírat Ministerstvo spravedlnosti. Já z různých důvodů tyto centralizované modely nepokládám za nejšťastnější, a proto pro návrh zákona nezvednu ruku, i když poctivě říkám, že je mnohem lepší, než který přišel původně z vlády a byl prapůvodně zpracován panem ministrem Pelikánem. To, co se odvedlo na půdě ústavněprávního výboru za úzké součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti, je užitečná práce. A druhá poznámka a druhá prosba, kterou k vám mám. Ústavněprávní výbor doporučil snížení pokut.

Prostě my máme pokuty v České republice naprosto enormně nadsazené skoro ve všech oblastech.

Ale přesto to působí děsivě, jestliže říkáme za banální porušení, za nevedení evidence je možná až půlmilionová pokuta. Mám dojem, že bychom měli celý systém pokut v České republice zásadně zrevidovat. Je škoda, že se to nepodařilo v minulém volebním období v okamžiku, kdy se dělala reforma správního trestání, ale tehdy na to nebyla síla. Ministerstvo vnitra přineslo vlastně normu, která to jenom promítala, nebylo schopné udělat porovnání jednotlivých pokut a jejich výše. Ale mám dojem, že máme jít příkladem a máme naznačovat státní moci a výkonné moci, že prostě pokuty mají být v rozumné výši a že se nelze pořád zaklínat tím: pokuta nesmí být likvidační, on to nakonec zruší správní soud.

Takže bych velmi poprosil, jestli byste mohli podpořit ten návrh, který doporučil ústavněprávní výbor a který navrhuje další snížení pokut, jejichž výše bude i tak dost vysoká, ta horní hranice 250 tisíc. A rozhodně zatím žádné pokuty v této výši nepadají. Děkuji za pozornost. Také děkuji a nyní prosím poslance Michálka, který se hlásil. Děkuji za slovo.

To znamená, mělo by být standardní, že znalec, když oceňuje například nemovitosti, tak opravdu bude důsledně uvádět rozpětí, aby pak nedocházelo k tomu, že když například uvede cenu vyšší o 100 tisíc korun, tak že potom už to bude v režimu, že se bude zpochybňovat, zda někdo jedná s péčí řádného hospodáře.

Takže to by bylo jakési zakotvení vědečtějšího přístupu do té odpovědi na některé, podotýkám některé, v některých oborech znalecké činnosti. Není samozřejmě úplně možné toto aplikovat na jiné obory, například z hlediska posuzování různých medicínských aspektů, ale i tam je možné uvést okolnosti, které mají vliv na spolehlivost. To, aby byly ty skutečnosti v občanském soudním řízení a v jiných řízeních upravených našimi zákony prokázány spolehlivě, to už je tam dneska obsaženo, ale často to ztroskotá právě na tom, že jsou nedostatečným způsobem zpracovány znalecké posudky. Musím říct, že pan ministr tady ve vztahu k hranicím pokut uvedl relevantní argumenty, zejména to, že ty pokuty musí být nastaveny, pokud jde o jejich horní hranici tak, aby měly adekvátní efekt i pro ty největší společnosti, které poskytují znaleckou činnost a které mají opravdu vysoké obraty. Takže my v tomto ohledu podpoříme to, aby to bylo zachováno v té původní podobě, a nepodpoříme ten pozměňovací návrh, který povede k dalšímu snížení. Ostatně mluvil jsem i s kolegou Lukášem Černohorským, který vede vyšetřovací komisi k OKD a který popsal celou řadu pochybení, ke kterým došlo při znalecké činnosti a které ve výsledku měly dopad i na náklady v neprospěch státního rozpočtu. Pokud jde o otázku centralizace, kloníme se k závěru, že centralizace v této oblasti nastavení určitého standardu, například ať už se bavíme o zapisování znalců, o výběru soudců a podobně, je spíš pozitivní.

Chci se vyjádřit ještě k poslední otázce, o které mluvil můj předřečník, pan předseda Benda. Domnívám se, že tady opravdu nemáme ten problém, že by znalci byli oběti ukládání vysokých pokut a že bychom se museli snažit řešit tento problém, jako máme v jiných oblastech, například se zajišťovacími příkazy, ale že máme spíš problém, že jsou znalecké posudky zpracovány nekvalitně, a máme taky problém, že není správně nastaveno odměňování znalců, takže není úplně vysoká motivace pro vstup do oboru. Ale i tady ministerstvo udělalo určité změny. Myslím si, řešme ten problém, který máme na stole, což jsou ty nekvalitní znalecké posudky. Samozřejmě jedná se pouze o část, nikoliv o celý obor. Ale opravdu tady nemáme problém, že by docházelo k nějakému masivnímu zneužívání pravomoci ukládat pokuty ze strany Ministerstva spravedlnosti. Myslím si, že není důvod, proč bychom měli ty pokuty dále snižovat. Naopak v těch problémových případech, které potom všichni vidíme v médiích, tak tam si myslím, že by bylo adekvátní, aby ministerstvo opravdu důsledně vyžadovalo kvalitu od znalců a pochybení trestalo. Také děkuji. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy.